Policejní orgán Obvodního ředitelství policie Praha II po provedení prověřování věc odložil. Státní zástupce však jeho rozhodnutí zrušil a přikázal zahájit trestní stíhání. Státní zástupce, který je místně nepříslušný.

Abychom mohli pokračovat dál, je asi potřeba malinko vhlédnout do historie.

To vyvolalo velmi silnou odezvu zejména z pražské kavárny a jiných a část kolegů, a já jim to nevyčítám, neměli takovou vůli a takovou sílu a podpisy postupně stáhli. Pro mě je důležité to, že jsem dostal informaci během následujících asi tří nebo čtyř měsíců, že budu kriminalizován. Slyšíte dobře budu kriminalizován. Samozřejmě jako bývalý policista jsem se okamžitě zamyslel, jak budu kriminalizován, a se znalostí věcí, které si můžete vy dohledat, jsem vzpomněl na pana Jaroslava Štefce, myslím, že to byl plukovník, který prováděl šetření kolem korupce na Ministerstvu obrany. Tomuto člověku, ač má stejně jako já legálně zbrojní průkaz a legálně zbraně, někdo podstrčil nelegální zbraň do vozidla, a ejhle, zahájilo se trestní stíhání.

Takže pistole by na mě asi moc neplatila. Byla zde i jiná možnost.

Ten byl obviněn ze zneužívání dívek, to je poměrně jednoduchá věc a já jsem to už před několika lety veřejně řekl, že i to hrozí mně v případě, že si nedám zámek na pusu.

Následně by přicházela možnost znásilnění.

Co by následovalo, jsem si uměl poměrně rychle vyhodnotit. A chtěl bych říci tomu, kdo vybíral tyto ženy a dívky, měl velmi dobrý vkus. Určitě by to stálo za to. Bohužel, ani to nevyšlo. Takže je zde trestný čin pomluvy.

za tento trestný čin. OK, co se dá dělat, jsem zde a stojím před vámi pro pomluvu.

Ta říká, že na právní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva, až v krajních případech v souladu s pomocnou, tedy subsidiární úlohou trestního práva v právním řádu a ve společnosti. Dovolím si to přeložit do jazyka českého, aby to pochopil každý, kdo není právník. Lze tedy říci, že trestní zákoník stejně jako trestní právo vůbec chrání práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob a dalších subjektů, jakož i právem chráněné zájmy společnosti a státu včetně ústavního zřízení České republiky jen tehdy, jestliže právní prostředky jiných právních odvětví k jejich ochraně nepostačují. A tím bychom se dostali do oblasti civilního práva.